Proto je důležité o těchto událostech mluvit nejenom dneska, ale i za rok, ale i za dva. A především je velmi důležité, abychom o nich mluvili v našich rodinách, protože vzdělávání nezačíná školou, kde se to dvakrát probere a tomu pravěku je tam stále věnována stejná pozornost jako 20. století.

A nedopusťme ji ani na půdě Poslanecké sněmovny! Já také děkuji. A mám tady omluvenku.

Tak prosím, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás ještě seznámil se stanoviskem klubu SPD. Dovolte mi, abych se jasně vyjádřil k projednávanému bodu.

Tyto události hodnotíme jako jednoznačné a hrubé porušení zbytků suverenity a nezávislosti tehdejší Československé socialistické republiky. Šlo o ozbrojenou invazi naprosto v rozporu s mezinárodním právem. Tímto také trochu předbíhám a přímo se hlásíme k tomu usnesení, které jste tady přečetl.

Invaze vojsk Varšavské smlouvy byla logickou součástí budování tohoto komunistického impéria sovětského typu. Následné umístění vojsk sovětské armády na území Československé socialistické republiky bylo vyjádřením naprosté ztráty suverenity, nezávislosti a nelze najít jiné slovo pro hodnocení tohoto stavu než slovo okupace. Je zcela bezpředmětné, že byla formálně schválena tehdejšími politickými představiteli Československé socialistické republiky a Komunistické strany Československa. Na rozdíl od okupace nacistickým Německem okupace sovětskou armádou pomáhala potlačovat politická práva československých občanů, avšak neusilovala přímo o faktickou likvidaci našeho národa.

Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie vidí zásadní aktuální memento roku 1968 v tom, že stejně tak jako tehdy, i dnes pomalu Česká republika odevzdává stále významnější část své státní suverenity, tentokrát v rámci projektu evropské integrace.

Ten, kdo mluví v souvislosti s dnešní EU o západním ukotvení České republiky a obhajuje současnou podobu této evropské integrace, buď žije ve fatálním politickém omylu, anebo vědomě pomáhá nástupu této postupující nebezpečné totality.

Na závěr mi dovolte dvě věci. To je věc, na které bychom se mohli shodnout napříč politickým spektrem, představitele komunistů nevyjímaje.

Takové lidi je nutné trestat, neboť jde o nejzávažnější trestný čin proti našemu státu a národu. Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji.

Děkuji za slovo.

Já také děkuji a nyní prosím pana zpravodaje, aby načetl usnesení. Děkuji.

Já děkuji. Děkuji. V tuto chvíli tedy končím obecnou rozpravu.

Já také děkuji. Není tomu tak, tedy podrobnou rozpravu končím. Předpokládám, že opět není zájem o závěrečné slovo. Žádné pozměňovací návrhy nebyly.

Já děkuji. Předpokládám, že... Já se poradím. Minutu.